Nabídka postavená na prodeji zboží, například techniky, je proto často pro takové malé podnikatele existenční věcí. Dalším případem je skutečně situace, kdy osoba výdělečně činná nakupuje zboží pro svou potřebu a je vlastně vystavena nebezpečí, že při poruše jakéhokoliv zařízení po prvním roce provozu bude nucena pořídit nové.

Množí se ale i případy, kdy výrobní firmy jsou stále méně ochotny garantovat podnikateli i ten pouhý jeden rok. Měli bychom si uvědomit, že současná doba skutečně klade ne naše podnikatele obrovský tlak povinnostmi vůči státu vyplývajícími z podnikání, a proto je podle nás potřeba tomuto podnikatelskému prostředí co nejvíce pomoci v narovnání tak, aby normy nekomplikovaly život. Opakuji, že základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnou ochranu práva z vadného plnění podnikatelům uzavírajícím kupní smlouvu s prodávajícím podnikatelem, a to i v takovém případě, jednáli se o koupi v rámci jeho podnikatelské činnosti. Možnost ujednání, které zkracuje dobu pro uplatnění práv z vadného plnění pod zákonem stanovenou hranici 24 měsíců, má za následek potíže při obraně proti prodávajícímu v případě, že se na předmětu koupě ukáže vada, a bezdůvodně znevýhodňuje jednu skupinu zákazníků, a to zejména drobné podnikatele, oproti jiné klasický spotřebitel.

A dnes vám již můžu sdělit, že máme připraven k tomuto návrhu již i pozměňovací návrh, který vlastně reflektuje na ty námitky vlády. Takže my jsme skutečně připraveni velmi dobře tak, abychom tady předložili a schválili normu, která našim podnikatelům pomůže. Jestli my můžeme něco pro samostatně podnikající osoby udělat, tak je to skutečně usnadnění podnikatelského prostředí a odstranění překážek v zákonných normách, a toto je pro ně velká pomoc. Takže já vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi pokorně žádám o to, pojďme pomoci našim občanům, našim malým a středním podnikatelům touto drobnou úpravou a podpořte prosím tento návrh na předřazení bodu. Moc vám děkuji. Ujímám se řízení schůze. Než udělím další slovo, přečtu omluvenku.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout změnu pořadu schůze, a sice zařazení bodu číslo 17 schváleného pořadu schůze, což je sněmovní tisk číslo 131 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a to jako první bod dnešního jednání před již pevně zařazené body.

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie a upravuje zajišťování bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů.

Byť se jedná v podstatě o jednoduchou transpozici směrnice Evropské unie, přesto si myslím, že bychom se měli tímto zákonem co nejdříve zabývat, protože jak se ukazuje v důsledku současných událostí, je naše společnost čím dál více zranitelná vůči kybernetickým hrozbám.

Navrhovaná novela je právní úprava, která musí být přijata, aby bylo vyhověno předmětnému nařízení. Neprovedení adaptace národního právního řádu na uvedené nařízení by mohlo být Evropskou komisí považováno za nesplnění povinností vyplývajících České republice z primárního práva Evropské unie, přičemž by Evropská komise na základě čl. 258 smlouvy o fungování Evropské unie mohla předložit tuto záležitost Soudnímu dvoru Evropské unie.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Jenom pro pořádek, abych si poznamenal, vy chcete ten bod 17 předřadit na program... ... jako první bod dnešního jednání. Dobře, děkuji vám.